401. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. Jsou před námi tři volební body. Já vás rychle provedu jejich obsahem. První bod, jak řekl pan předsedající, číslo 401, je standardní volební bod, návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

A ještě jedna nominace, do stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Jana Černochová také za ODS. Všechny tyto rezignace, resp. nominace, odpovídají kvoru, které mají jednotlivé kluby ve výborech v orgánech Sněmovny přiřazené.

Je to tedy usnesení číslo 173. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté navrhujeme tradičně hlasovat nejdříve jedním hlasováním o rezignaci a poté o nových nominacích do orgánů. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do rozpravy žádná přihláška není, rozpravu končím a budeme v souladu s návrhem volební komise nejprve hlasovat o rezignacích. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali. Nyní budeme hlasovat o volbách, tedy o nominacích, tak jak byly předneseny, jedním hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme schválili a bod číslo 401 končí.